Předložený návrh uvede ministr dopravy Martin Kupka. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků je mezinárodní úmluva přijatá Mezinárodní námořní organizací IMO a jedná se o jednu z nejdůležitějších mezinárodních námořních úmluv týkajících se výcviku námořníků. Česká republika ratifikovala tuto mezinárodní úmluvu a vyhlásila ji ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky.

Na některé rezoluce reagovala rovněž úprava Evropské unie.

Schválení změnových rezolucí k úmluvě a jejich následná ratifikace je nezbytná z důvodu splnění mezinárodních závazků vůči IMO, závazků plynoucích z členství v Evropské unii a jejich cílem je zajištění rozšířené kvalifikace námořníků z České republiky. Návrh je předkládán vládou Parlamentu České republiky bez rozporu. Děkuji moc za pozornost a za podporu této úmluvy. Prosím.

Já jsem zaznamenal tento návrh. Dám hlasovat o tom, že měníme zpravodaje pro prvé čtení zpravodaj pro prvé čtení bude pan poslanec Michael Rataj.

Kdo je proti tomuto návrhu?

My jsme změnili zpravodaje pro prvé čtení. Poprosím pana poslance Michaela Rataje, aby se ujal slova jako zpravodaj. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, byl jsem pověřen, abych vás seznámil se sněmovním tiskem číslo 433.

Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, jak už řekl můj předřečník, pan ministr Kupka, která byla přijata Mezinárodní námořní organizací, sjednocuje podobu minimálních norem výcviku, vystavování průkazů způsobilosti námořníků a také normy výkonu strážní služby na lodích.

Velmi stručně už jen zhodnotím, co bude přijetí předkládaných změnových rezoluci k úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků pro Českou republiku znamenat. Tato změna má rovněž dopad na možnost uplatnění českých námořníků, držitelů průkazů způsobilosti vydaných Námořním úřadem České republiky, na mezinárodním trhu práce. Provádění úmluvy nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu a v neposlední řadě schválení a souhlas s ratifikací předkládaných změnových rezolucí k úmluvě si nevyžádá aktuálně žádné další legislativní změny v oblasti vnitrostátního práva. Myslím si, že zhruba to nejdůležitější jsem v kostce řekl. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu ANO.

ČR je členským státem Mezinárodní námořní organizace i stranou Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků. Jejich společným jmenovatelem je bezpečnost námořního provozu. Posádky námořních lodí jsou školeny v různých státech a podle odlišných systémů výuky a výcviku.

Tato paliva představují značné zvýšení požárního rizika na těchto lodích v případě nesprávných technologických postupů v provozu lodních strojoven nebo při zásobování těmito palivy ze strany posádky, a proto je potřebné specializované proškolení členů posádky.

Na mezinárodní úpravu norem výcviku členů posádek lodí navazuje totiž i evropská právní úprava. A důvodem třetím je pozitivní dopad na české námořníky.

Přijetí předkládaných změnových rezolucí má tedy také v konečném důsledku dopad na možnost uplatnění českých námořníků na mezinárodním trhu práce. Děkuji za pozornost. Prosím.